Takže to je věc, kterou jsem zde chtěla říct. Je to strategická vize, kterou předkládá Evropská komise.

A to, že Evropská komise chce být lídrem, má také svoje opodstatnění. Vychází z toho, že nikdo jiný jako první tuto otázku neotvírá. Takže když to nebudeme my, zřejmě to nebude nikdo. Prostě ta zodpovědnost v tuto chvíli je především na nás a je to i tím, že Evropská unie je silná ekonomika, která nejenom že může být první, ale i na to má. Když my budeme ti první, tak budeme určovat, jak budou vypadat technologie, budeme podporovat vývoj, který podpoří náš průmysl.

Protože my jsme tak malá ekonomika a malý stát, že vlastně ty naše aktivity nebudou mít žádný významný dopad. Ale skutečnost je taková, že my možná, Česká republika, nemáme tak úplně výrazný dopad na průběh klimatické změny, ale klimatická změna bude mít velmi výrazný dopad na Českou republiku. Ne se alibisticky schovávat za Čínu nebo jiné země.

To opravdu není dobrá pozice. Ne tak, jak je to teď.

To usnesení přímo kopíruje usnesení, které bylo přijato minulý týden v Senátu.

Takže bych v tuto chvíli přečetla to usnesení, když mi dovolíte.